Prosím, máte slovo. Děkuji vážená paní předsedkyně, kolegyně kolegové.

To oceňuji.

Děkuji, pane ministře. Kolegové, kolegyně, přeji hezké ještě dopoledne. Budeme pokračovat faktickými poznámkami.

Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, děkuji vám za slovo. Já zde si dovolím reagovat na předchozí vystoupení pana ministra Jurečky a na ten jeho graf, na ten jeho druhý graf, který tady ukazoval, který se týkal průměrného důchodu.

Ale nebyla to vaše vláda. Nebyl jste to vy, pane ministře, nebylo to vaše rozhodnutí ani váš boj za seniory. Byla to prostě jenom zákonná valorizace díky inflaci. Takže ten graf je opravdu krásný. Děkuji. Děkuji moc.

Pokud jde o ten vzkaz, který tady máme zanechat, protože jestli to je vzkaz napříč různými těmi mladými, starými, tou solidaritou, tak pro mě to je také vzkaz, který tady necháme těm budoucím generacím, kdy říkáme, že prostě žijeme v právním státě, kde lidé mohou důvěřovat politikům, kteří nemění zákony podle toho, jakým způsobem najednou si vzpomenou.

To je také vzkaz těm občanům.

Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Prosím, máte slovo.

Takže pokud může předseda vlády používat metafory, tak nepochybně to můžou používat i poslanci. Děkuji, pane poslanče.

Podle mě jediná hospodářská škoda vznikne, protože vy ten Ústavní soud prohrajete a budete muset platit penále, protože budete muset ty věci vyplatit. A to bude vaše hospodářská škoda, za kterou vy osobně byste měl nést zodpovědnost. A potom reakce na pana Skopečka. No my se té diskusi nebráníme, tak pojďte s námi diskutovat. Ale my přece hlavně rozporujeme to, že vy dnes chcete sebrat něco, na co ti důchodci mají nárok. A co bude příště? Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já se vrátím k podstatě věci.

Co se tam opakuje? Ohrožení, ohrožení a hrozí. A vy potřebujete, vy nemáte argumenty a vy potřebujete aspoň nějakou oporu, tak vlastně vytváříte dalšího nepřítele, a teď jsou na paškále důchodci. Že vlastně ti mladí se budou mít špatně, protože to bude... ti důchodci jim budou brát ten hospodářský rozkvět a tak dále. Zkuste říct babičce, která má důchod 12,5 tisíce, když zaplatí nájem, má problémy, nějaké choroby, musí zaplatit léky, které jsou na doplatek.

Vybudovali jsme ho my? Ne.